Přesto se účast na podnikových ani soukromých schématech masově nezvýšila. Devadesát procent lidí s vyššími příjmy se účastnilo soukromých důchodových plánů, zatímco pouze 20 % lidí s nízkými příjmy si připlácelo na třetí pilíř důchodového zabezpečení. Německý důchodový systém je poměrně komplikovaný, obsahuje řadu výjimek, takže mu rozumí spíše odborníci na ministerstvu práce než klienti.

Původní cíl dosažení 20 milionů Němců, kteří svěří část výdělku finančním ústavům, zůstává v nedohlednu.

Německo je typickým představitelem Bismarckova modelu důchodového zabezpečení.

Veřejné důchodové pojištění se stalo základem poválečné německé sociální politiky. Otázkou je, nakolik bude udržitelný do budoucna.

Takže se snažím vám tady vysvětlit, že kdybyste to dělali jako v těch vyspělých zemích, tak vůbec byste tady nemuseli s tím návrhem na legislativní nouzi přijít, vůbec byste nemuseli okrádat důchodce. Velká Británie je jednou z mála zemí v Evropě, která nečelí vážné důchodové krizi.

No a říkám to na rovinu my tady děláme...

A všichni to víme. Ví to i vládní koalice, proč tady mluvím, a víme to i my. A bude to samozřejmě...

Za posledních třicet let udělaly vlády dvě hlavní změny.

Důchodový systém ve Velké Británii je poměrně komplikovaný.

V druhém pilíři jsou příspěvkově definované podnikové důchody, dávkově definované podnikové důchody, osobní důchod nebo kolektivně vyjednané individuální plány a kapitálové podílnické důchody. Třetí pilíř představují doplňkové dobrovolné příspěvky k podnikovým plánům a samostatné oddělené, příspěvkově definované důchodové účty.

Vedle základního státního důchodu existuje odstupňovaný starobní důchod založený na výdělcích od roku 1978.

Druhý pilíř nabízí podniková schémata, sjednané osobní důchodové pojištění a nově i kapitálové podílnické pojištění. Nárok na důchod vzniká v 65 letech.